To byl jeden ze slibů naší vlády.

Protože naši důchodci si to zaslouží.

Vy chcete svrhnout vládu, která radikálně zvedla lidem platy.

My jsme jim přidali skoro jednou tolik.

Tu jsme mimochodem také zrušili. ODS našla odvahu se přidat až po 12 letech, co o tom mluvila.

My jsme jim platy zvedli o víc než dvojnásobek. Chcete svrhnout vládu, která snížila lidem daně. Ano. Ale představte si, že i když jste ve vládě, tak můžete snižovat daně.

Také se přidala.

Protože se tomu lidé neměli jak bránit.

Ano, a potom přišla pandemie.